Dobrý podvečer, vážená vládo, vážené poslankyně a vážení poslanci. Ráda bych k novele k autorského zákona, sněmovní tisk číslo 175, načetla tři pozměňovací návrhy, které byly nahrány jako sněmovní dokument 1518.

Podle současné úpravy, pokud někdo neoprávněně užije autorské dílo, kolektivní správce je oprávněn požadovat náhradu bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku běžné sumy.

Nejenže si může vybrat mezi kompenzací podle skutečně ušlého zisku nebo podle ceny licence běžné v době užívání díla, což jak víme, je například v případě digitálního šíření multimediálního obsahu podstatně jiné, ale ještě k tomu má být sankce dvojnásobná. Navrhuji vyškrtnout větu, která toto zdvojení umožňuje.

To je cílem tohoto pozměňovacího návrhu. Velmi jednoduše.

Děkuji vám za pozornost. Do obecné rozpravy je dále přihlášen pan předseda Chvojka.